Nezisková organizace. Další věc. Vy to nevíte? Rozdělení společnosti? To, jak vaše vláda rozdělila společnost za tento rok, to je bezprecedentní a je to největší rozdělení společnosti vůbec za dobu samostatné České republiky!

Tak já ještě znovu poprosím o vystřídání při řízení schůze. Dobré odpoledne. Paní předsedkyně Pekarová se přihlásila s faktickou poznámkou. Paní předsedkyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Je tady samozřejmě nikoliv jenom pro jednu paní z reportáže, ale vy jste ji sám zmínil jako příklad toho, jak to tato vláda dělá špatně a tak dál.

To je váš slovník. Další s faktickou poznámkou se hlásí pan předseda Tomio Okamura. Pane předsedo, vaše dvě minuty, máte slovo.

Podejte demisi! To je přece neuvěřitelný, co vy tady říkáte.

Vy se chlubíte tím, že stoupají lidi, kteří dostávají sociální dávky.

Oni mají strach díky vaší nečinnosti, kvůli tomu, že jste nekompetentní. Oni mají strach o každodenní živobytí, že prostě nemají peníze, paní Pekarová Adamová, vaším prostřednictvím. Oni prostě nemají peníze, jsou zoufalí. Vám nejde o občany.

Děkuju za slovo.

Vy jste totiž takový obchodník se strachem. Obchodník se strachem, který si na tom založil politický byznys.

A nepotřebuje se upínat na extremisty typu Tomia Okamury. Pan místopředseda Havlíček je přihlášen s přednostním právem. Prosím. Vážená paní předsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni a paní ministryně. Stačilo už jenom dodat my vám půjdeme příkladem.

Ale nejenom ministerské pozice. K tomu jste přidali celou řadu politických náměstků, téměř třicet nakonec.

Stejně tak pro Evropskou unii. Máme ministra zahraničních věcí, máme premiéra, ale máme dneska ještě ministra pro evropské záležitosti, máme ministra pro legislativu. Nic z toho jsme neměli.

Neměl jsem ani jednoho. Ano, můžete říct, že jsem exot, že to není normální, že jsem zastával vícero úřadů, a do značné míry máte možná pravdu. Ale není normální rovněž to, že práci jednoho ministra dneska dělá devět dalších.

Já bych bral a máte na to právo, kdybyste přišli a řekli, tady mám lepšího člověka, dosadím si ho za člověka, který je prokazatelně horší.